Ráda bych vás v té souvislosti informovala, že Česká republika není v Evropě jediným ostrůvkem, kde je práce norského sociálního úřadu podrobována v souvislosti s případem vlastních občanů tvrdé kritice.

Aktuálně budí pozornost případ sedmiletého chlapce, který dobrovolně prchal od norských pěstounů za svými příbuznými do Litvy, ale ze sousedního Švédska byl vrácen do Norska, aniž by byla doposud rodina informována o tom, kde se chlapec nachází. Ve světle tohoto a dalších případů není tedy případ rodiny Michalákových v Norsku ničím výjimečným. Mám zde případy další.

Zanedbávání péče nebylo prokázáno.

Autista. Odebrán násilím v roce 2013 ve věku 14 let. Přes pěstouny, kteří byli silní kuřáci, se dostal do pečovatelského domu pro postižené děti. Jeho rodiče o něj stále bojují. Kontakt s dítětem má matka zakázaný, aby nemohla dítě unést do Spojených států amerických. Důvodem odebrání byl nízký věk matky, 20 roků. O své děti bojuje.

Doma má téměř dvacetileté dítě. Soudně se bránila pobytu v zařízení a bojuje i o své dítě.

Dítě je u pěstounů na neznámém místě.

Přestože žádné země nejsou v tomto usnesení výslovně jmenovány, všichni věděli, že hlasují zejména o Norsku a Velké Británii. Vím o tom také z toho důvodu, protože v lednu schválil výbor Parlamentního shromáždění jednomyslně usnesení, kde jsou doložena čísla. Také na půdě Parlamentního shromáždění Rady Evropy byla předložena petice Litevců, kterou podepsali i někteří z našich poslanců, za což jim osobně děkuji. Ukazuje se, že kauza Evy Michalákové není ojedinělá a že Norsko má v oblasti péče o děti závažné systémové nedostatky a zdaleka není kritizováno pouze námi. Dnes je již otevřeně kritizují vlády pobaltských států či Turecka.

Pokud se vrátím ještě k osudu malé, dvouapůlměsíční Maxine, dobrou zprávou je, že Slovensko již informovalo, protože otec je Slovák a Maxine má také slovenské občanství, že Slovensko již informovalo norskou vládu o svém záměru vstoupit do řízení jako třetí strana sporu, a prakticky se tedy dá říci, že Slovensko převzalo diplomatickou ochranu. Na konci května se pak má proti norskému postupu vůči rodinám protestovat hned v několika evropských metropolích. Hlavní demonstrace se přitom podle mých informací uskuteční přímo v Oslu, protože odvahu zveřejňovat svoje případy tam má stále více rodin.

Dávalo by to možná naději, že pochybné postupy aplikuje vůči vlastním i zahraničním rodinám pouze jeden místní úřad Barnevernu. Oficiální a nedostačující odpověď Norska, kterou máme před sebou, ale bohužel takovou domněnku spíše vyvrací. Je však zřejmé, že Norsko má v určité oblasti problém, který neumí samo řešit. To se může přihodit každému státu, i demokratickému, postupem času. A od toho zde také existuje mezinárodní mechanismus ochrany lidských práv. Protože Norsko mlčí a nesděluje nám odpovědi na zásadní otázky, které se dotýkají českých občanů, navrhuji vám takovéto usnesení.

Tehdy jsme vládu především požádali, aby zjistila, jaké jsou důvody odebrání dětí Michalákových a jejich rozdělení do různých pěstounských rodin, protože nikdy nemůžeme vyloučit, že takové důvody skutečně existují, že jsou to důvody legitimní a pochopitelné. Proto bylo třeba dát norským úřadům možnost jejich pozici vysvětlit. Nedostala však uspokojivou odpověď. Norská vláda se vymlouvá na to, že nemůže zasahovat do činnosti jednotlivých místních úřadů, přestože nad nimi má možnost systémové kontroly a přestože za jejich činnost nese právní odpovědnost před mezinárodním společenstvím, a tedy i vůči České republice. Jak vyplývá z informace pana premiéra, Norsko porušuje čl. 37 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, které je Norsko smluvní stranou. Bude to také další část mého návrhu na usnesení. Norská reakce dává za pravdu obavám, že k odebrání dětí a k jejich rozdělení došlo bez relevantních důvodů, že norské úřady, když už měly nějaká podezření a děti odebraly, nevrátily je rodičům poté, co se takto podezření nepotvrdila, a že pokud měly podezření, že rodina není zcela funkční podle jejich představ, nenabídly této rodině vůbec žádnou pomoc. Návrh usnesení, který vám předkládám, tedy nejprve okomentuji obecně a pak v podrobné rozpravě načtu, abyste věděli, o čem hlasujeme. Bere na vědomí v bodě I informaci předsedy vlády, a to včetně ústního doplnění posledního vývoje, kterého se nám zde, předpokládám, dostane. Bod II konstatuje, že vláda splnila první část zadání a požádala Norsko o příslušná vysvětlení. Ano, to je pravda. Nedostalo se jí však uspokojivé odpovědi.